Důvodem pro předložení návrhu zákona je povinnost implementace změn pro oblast daně z přidané hodnoty v schválených předpisech Evropské unie. Jedná se o promítnutí změn při stanovení místa plnění při poskytnutí služby, zavedení zvláštního režimu jednoho správního místa a promítnutí změn v územní působnosti, pokud jde o francouzské nejvzdálenější regiony, a to zejména Mayotte.

Vážená paní předsedající, dámy a pánové, prosím vás tedy o projednání předložené implementační novely zákona o dani z přidané hodnoty. Děkuji za pozornost. Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové, vládo.

Za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem také tímto učinil. Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážená paní předsedající, vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji zkrátit termín k projednání ve třetím čtení na 48 hodin. Děkuji. Vzhledem k tomu, že již nemám žádnou...

Děkuji, paní předsedající. Navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výboru. Ano, děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak, tudíž podrobnou rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se všichni přihlásili svými kartičkami.

Děkuji. Nyní tedy zahajuji hlasování o návrhu na zkrácení lhůty pro třetí čtení na 48 hodin.

Pokusíme se tedy znovu.

Kdo je proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 3, do kterého je přihlášeno 148 přítomných, z čehož je pro 101. Konstatuji, že návrh byl přijat. Lhůta je tedy zkrácena pro třetí čtení na 48 hodin a já končím a druhé čtení tohoto návrhu.